Ale to rozhodneme hlasováním, není to určitě klíčové, jestli je to 20, 15 nebo 5, protože tam máme tři varianty. Myslím si, že v tomto případě argumentace Ministerstva financí není přesná, když říká, že nemáme jinou možnost.

Já se omlouvám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, znovu prosím o klid. Prosím diskutující poslance, aby nediskutovali. Levou část sálu prosím, aby nediskutovala. Děkuji. Takže zopakuji.